To znamená, jde o obchod za zhruba 11 milionů korun.

To jsou ty odborné síly, které k nám nastupují do rezortu Ministerstva zemědělství. Vy jste říkali, že už všechno budete dělat čistě a že už se žádné chyby nebudou opakovat.

Já vám děkuji.

Pan ministr.

A ta čísla jsou velice zajímavá. Znovu se vrátím k tomu, jak jsem tady říkal.

To jsou věci, které nemůžete dneska takhle stoprocentně říkat, že takhle budou. Děkuji. Máte slovo.

Lesy České republiky mají zesmluvněno s Forestou SG, že jim dodají minimálně 200 tisíc kubíků dřeva k prodeji. Jak nevíte? Z čeho vycházíte? To jsou slova. Ale ve smlouvě máte napsáno něco jiného.

Zároveň, jestli tedy říkáte, že od toho systému chcete odejít, kdy od něj chcete odejít?

Lesy České republiky jsou dostatečně bohatou firmou na to, aby si takový to systém pořídily.

Mně ministr Stropnický napsal, že oni prostě maximálně těch 16 tisíc kubíků, protože jim je jasné, že musí vypsat výběrové řízení. Proč tedy ministr Stropnický a Vojenské lesy a statky vypisují výběrové řízení a jsou si vědomi toho, že překročit hranici dvou milionů zprostředkování obchodu bez výběrového řízení je problém, a vedení Lesů České republiky to považuje za normální?

Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Chtěl bych se zeptat pana poslance Bendla, jaké tedy navrhne stanovisko, o kterém budeme hlasovat. Vaše stanovisko k odpovědi ministra, zda je souhlasné, nebo nesouhlasné. Pan ministr, když nastoupil do funkce, tak obviňoval každého a říkal, jak už to všechno bude fungovat lépe. Jak konečně přišel zdravý rozum, zdravý selský rozum na Ministerstvo zemědělství a člověk s praxí a zkušeností.

Já si myslím, že není potřeba podrobovat Poslaneckou sněmovnu rozhodnutí o tom, jestli pan ministr pochybil či nikoliv. Pan ministr zprostředkoval kšeft společnosti bez výběrového řízení za 16 milionů korun. To je celý výsledek jeho práce na Ministerstvu zemědělství. , Každopádně podle jednacího řádu vaše stanovisko v případě, že bude souhlasné, tak o tom nedám hlasovat. Budeli nesouhlasné, tak o tom musím dát hlasovat. Nebudeme hlasovat. Já vám děkuji a končím projednávání této interpelace. Nyní budeme pokračovat v programu, tak jak jsem řekl. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Antonína Sedi ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o.

Máte slovo. Vážený pane první místopředsedo vlády, nejprve chci poděkovat za vaše písemné odpovědi na mých pět dotazů ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Nechci se s vámi přít o kvalitu informací serveru Zdravotnický deník, na jehož serióznost narážíte, a také nechci srovnávat práci vámi ustavené odborné skupiny při Ministerstvu financí s činností Ústavu zdravotnických informací a statistiky.